Proto preferujeme ten model podpory, který je založen na výplatě státního finančního příspěvku přímo zaměstnavatelům ve formě náhrady části nákladů na mzdy a na sociální a zdravotní pojištění. Stejně tak podporujeme i další návrhy, které zlepší situaci našich zaměstnanců a zaměstnavatelů, ať se týkají maximální výše této podpory, nebo odpuštění části povinných odvodů. Problematiku ochrany a udržení pracovních míst našich zaměstnanců považujeme za klíčový předpoklad udržení a zlepšení životní úrovně a perspektivy našich pracujících občanů. Ty návrhy, které ji budou zohledňovat, podpoříme svými hlasy. Děkuji.

Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, vážená vládo, jsem velmi ráda za tento návrh zákona, že jde dnes do finálního hlasování.

Jsem moc ráda, že tento návrh zákona dává šance a nástroje vládě ovlivnit sektory ekonomiky, ovlivnit akceschopnost, zaměstnanost a akceschopnost firem v regionech a že to minimum v případě spuštění kurzarbeitu, na které si budou moci zaměstnanci a zaměstnankyně sáhnout z pohledu svých sociálních práv a práva na mzdu za odvedenou práci, je minimální částka 80 % mzdy.

Myslím si, že návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů za úsilí všech kolegů a kolegyň, kteří tady vystupují, toto splňuje, a já jsem velmi ráda, že to je zákon, který má také podporu zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců odborů. Víte, že se to málokdy stane, a jsem ráda, že právě dnes tento finální návrh věřím odhlasujeme napříč politickým spektrem. Já vám také děkuji.

Děkuji za slovo. Jen velice krátce.